Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych i já se vyjádřila k tomuto návrhu za klub Starostů a nezávislých. Dovolte mi také, abych se vrátila v čase do prosince loňského roku, kdy jsme schvalovali státní rozpočet na rok 2020. Tehdy jsme schvalovali, resp. koalice schvalovala schodek ve výši 40 mld. korun. My jsme tento schodek významně kritizovali. Hovořili jsme o tom, že takovýto schodek v době hospodářského růstu není možný a že je třeba šetřit na horší časy. Vždy jsme dostávali odpověď, že to není třeba, že je vše OK a že se nemusíme ničeho obávat. Uplynuly tři měsíce a zdá se, že ty horší časy přišly.

Na stole máme dnes schodek ve výši 200 mld., a to proto, aby vláda mohla rychle reagovat na tuto závažnou situaci a přijmout opatření, která zmírní tyto důsledky oné koronakrize. Starostové a nezávislí dají šanci vládě.

Proto jsem ráda, že rozpočtový výbor jednomyslně schválil usnesení pro vytvoření polštáře právě pro tyto případy. Vláda navyšuje výrazným způsobem vládní rozpočtovou rezervu, a proto jsem také ráda, že rozpočtový výbor odsouhlasil, že Ministerstvo financí, a paní ministryně s tím s radostí souhlasila je tak? souhlasila, že rozpočtový výbor bude dostávat jednou za 14 dnů informace, jakým způsobem vláda s touto rezervou bude nakládat. Dáváme šanci vládě, aby přijala opatření, která zmírní dopady této krize, a budeme doufat, že tuto šanci využije. Samozřejmě jako opozice budeme sledovat, jak pomůže právě osobám samostatně výdělečně činným, jak bude konečně pumpovat peníze na investice do ekonomiky, a také, jak bude hledat úspory v kapitolách jednotlivých ministerstev. Zde mi dovolte odbočku. Přimlouvala bych se za to, aby to nebylo na Ministerstvu obrany, protože to bychom jinak s paní poslankyní Černochovou nevydrželi, prostřednictvím pana předsedajícího. Na závěr mi dovolte, abych zmínila jednu zásadní věc. Nacházíme se v mimořádně těžké době a taková doba si žádá neočekávané činy i ze strany opozice, a proto musím konstatovat, že Starostové a nezávislí podpoří schodek ve výši 200 mld.

Nyní požádám o vystoupení pana poslance Jana Bartoška. Takže zatím poslední přihláška do obecné rozpravy. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

To je úvaha, kterou já mám, zda k tomu, abychom dobře dokázali vyhodnotit situaci, nebylo potřeba nechat uplynout měsíc a poté vyhodnotit tedy, co nás čeká. Ale respektuji, že je třeba jednat rychle, a za klub KDUČSL mohu říct, že tomuto návrhu půjdeme naproti, protože aby vláda mohla konat, potřebuje mít rozpočet, z kterého může určité požadavky plnit. Pro lidovce je důležité, aby zcela zásadní byla podpora rodičů, podpora rodin, protože je důležité, aby se udržela domácí spotřeba.

To si myslím, že jsou dobré kroky, a je potřeba ekonomiku udržet chodu, protože se ukázalo, že proškrtání, plošné škrtání prostě nevede k prosperitě, a je potřeba lidi a firmy podpořit. Také bych byl rád, aby se vláda zabývala otázkou podpory firem, které se chovaly zodpovědně vůči svým zaměstnancům a reagovaly na šíření koronaviru dříve s tím, že se rozhodly, že lidi nechají doma jako prevenci proti tomu, aby se tato nákaza šířila.

Na řadu zákonů jsme mohli reagovat víceméně přes noc, protože byly do systému vloženy až včera večer, a věřte, že na to se velmi obtížně reaguje v dostatečné kvalitě v tak krátkém čase.

A chtěl jsem přečíst v podrobné rozpravě návrh usnesení ohledně toho, aby vláda seznámila Poslaneckou sněmovnu s tím, jak bude nakládat s vládní rozpočtovou rezervou, ale vzhledem k tomu, že obdobné řešení, s ním už přichází rozpočtový výbor, tak nakonec toto usnesení nebudu načítat a připojím se k tomu, že rozpočtový výbor bude kontrolovat, jakým způsobem se s touto rozpočtovou rezervou hospodaří. Ještě bych chtěl říct jednu věc. Myslím si, že by bylo velmi dobré, kdyby vláda vstoupila do jednání s Českou bankovní asociací. A to není nic proti ničemu. Ale bylo by dobré, aby tato krize, kterou máme před sebou a kterou, věřím, úspěšně projdeme, tak aby banky nesly svůj díl zodpovědnosti, aby byly vstřícné vůči lidem, co se týká odložení splátek hypoték, snížení splátky hypoték, úrokových sazeb a všeho ostatního. Protože já vím, že to jsou samostatné svobodné subjekty, ale jestliže se děje v naší společnosti to, co se děje, musíme držet pohromadě a každý z nás musíme svým způsobem, svým dílem přispět k tomu, abychom se z této krize dostali, tak jsem přesvědčen, že banky by měly být na prvním místě, které půjdou naproti a nabídnou vstřícná řešení, protože to, co je zcela zásadní, aby se ekonomika nezastavila, aby rodiny neměly strach z toho, jakým způsobem budou fungovat, z čeho zaplatí svoje živobytí, a také aby do budoucna věřily tomu, že se v lepší obrací, a byly ochotny utrácet, protože bez domácí spotřeby nám prostě ekonomika fungovat nebude. Já pevně věřím, že se k rozpočtu ještě do budoucna vrátíme v rámci některého samostatného bodu jednání Poslanecké sněmovny, aby vláda předložila nějaké alespoň tři scénáře, kudy vidí, že ta ekonomika půjde, aby nám představila optimistický, realistický a špatný scénář, abychom měli představu zhruba, jakým způsobem skončí hospodaření státu v rámci letošního roku. Děkuji za pozornost. Děkuji. Sice byla dohoda poslaneckých klubů, že vystoupí pouze každý zástupce za klub.